Na maloobchodním trhu se veškeré transakce realizují na bázi dvoustranných jednání mezi dodavatelem a obchodníkem, kde jsou dojednány individuální podmínky obchodu včetně cen, slev, platebních podmínek, bonusů a podobně. Žádný obchodník na českém trhu není v postavení, které by umožňovalo jednostranně ovlivnit tržní podmínky. Zákon o významné tržní síle se pokouší o ochranu dodavatelů proti vyjednávací síle obchodních řetězců. Již neřeší případnou dominanci na straně dodavatele. Proto rozhodně není nástrojem na ochranu hospodářské soutěže proti jejímu podstatnému narušení. Někteří dodavatelé na našem trhu zaujímají poměrně významné postavení blízké dominanci. Směrem ke spotřebitelům je naopak žádoucí, aby vyjednávací síla obchodníka mohla v těchto případech působit jako tlumící možné negativní dopady dominantního postavení. Primárním hlediskem při ochraně hospodářské soutěže je ochrana spotřebitele.

Co se týká dalších věcí, tak jenom bych sdělil, že navrhované změny zákona nemají žádný dopad na státní rozpočet, rozpočet krajů, ani obcí a návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Protože jsem vyčerpal svůj čas a paní předsedající si zapsala? I já děkuji a prosím dalšího v pořadí, a tím je pan poslanec Korte. Připraví se pan poslanec Koubek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to zákon poslanecký.

Tento zákon jsme podali z podnětu Svazu měst obcí, který je celkem oprávněně rozhořčen, že rok a půl jsme se s ním zde v Poslanecké sněmovně nedokázali vypořádat, a já nevím, proč toto rozhořčení bychom na svých bedrech měli nést my navrhovatelé. Pokusím se odůvodnit podstatu tohoto návrhu a důvod, proč navrhnu ono pevné zařazení. Tato novela reaguje na četné stížnosti občanů zejména příhraničních měst, ale i komunálních zastupitelů velkých měst, jako je třeba nezpochybnitelně hlavní město Praha, Hradec Králové, Karlovy Vary, Přerov, Jihlava, a to stížnosti na legislativní vakuum, tj. na dosud právně neupravenou problematiku šíření reklamy v provozovnách na veřejně přístupných místech pouze v cizím jazyce, který velmi často bývá zachycen v písmu, které připomíná obrácený nábytek.

Ten návrh v žádném případě nemá za cíl tento způsob šíření reklamy vůbec zakázat, ale pouze stanovuje pro šíření cizojazyčné reklamy zákonné podmínky, tzn. povinnost uvést paralelně text v úředním, tedy v jednacím jazyce České republiky, a odstranit tak diskriminaci občanů České republiky, kteří jsou vystaveni tomu, že shodou okolností čirou náhodou zrovna v obráceném nábytku číst neumějí. Dnešní legislativní stav totiž nedovoluje řešit tuto negativní situaci vydáním obecně závazné vyhlášky, to znamená, že neumožňuje využít legislativní nástroje na lokální úrovni.

Prosím, zdůrazňuji 2015, aby bylo jasno, že to nebude 2016 třeba, když už to tady rok a půl tlí, a to po pevně zařazených bodech tohoto bloku. Děkuji za pozornost.

Vskutku!

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koubka a připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, i přes pokročilou hodinu, a pravděpodobně nejsem první, kdo dneska vás požádá o pevné zařazení konkrétního bodu, mi dovolte, abych vás požádal o pevné zařazení dvou tisků, a to sněmovního tisku 124, který máme v programu zařazen jako bod číslo 28, a s ním velmi spojeným tiskem 164, který máme v návrhu programu jako bod číslo 37, na pevný den, a to středu 9. 12.